f) prodejní aliance, u které společný obrat jejích členů za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky přesáhne jednu miliardu korun za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců. Významnou tržní sílu nemá odběratel uvedený v odst. 4 pod písm.

Významnou tržní sílu nemá dodavatel uvedený v odst. 4 pod písm.

Děkuji. Prosím, pokračujte. Už se blížím ke konci.